Tak zase úplně věcně.

Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka poslance Adámka, poté pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Urban. Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, omlouvám se, že v tuto pozdní hodinu nebudu zase až tak věcný, nicméně kolega Koubek mě inspiroval k malé poznámce, když hovořil ve svém vystoupení, že by si to samosprávy měly dát do pořádku. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Urban také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer. Já bych vám chtěl jenom říct, kolegyně, kolegové, že řešíme vyřešené věci.

Je chyba opravdu jenom v samosprávách, nebo v tom, kdo velí odtahovkám, nebo tak jak v těch městech to máte nastaveno. Všechno to funguje, zákony na to máme. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Milan Urban k faktické poznámce, poté pan poslanec Kováčik. Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom takovou malou repliku na vystoupení pana poslance Koubka. Vůbec se to netýká toho, jestli senátní verze, nebo sněmovní je ta správná, ale myslím, že nejsem sám, kdo si všiml, že v Praze je nějak víc invalidů, když vidíte, kolik míst v ulicích je vyčleněno pro invalidy. Možná je to pravda, ale když se podíváte například v nějakém nákupním středisku na místa, která jsou vyhrazena pro invalidy, a budete tam chvíli stát, tak zjistíte, že přijede jeden mercedes a vyskočí z toho mladý hoch, pak přijede nějaké jiné auto a vyskočí z toho celkem zdravý člověk. Možná že v té Praze byste se měli podívat na to, jaký je počet invalidů na počet obyvatel, a udělat v tom trochu pořádek.

Pane předsedající, paní a pánové, k tomuto tématu jako ostatně ke všem ostatním, která dnes byla projednávána, bylo ve všech částech projednávání ať už tady ve Sněmovně, v Senátu, zpátky tady ve Sněmovně mnohokrát řečeno vše. Viděli jsme tady senátory. Asi mají málo prostoru v Senátu, tak vystupovali tady dlouho. Já mám takovou prosbu: Pojďme už konečně hlasovat, abychom v tuto pozdní noční hodinu mohli odtáhnout všichni! Děkuji. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Jenom já jsem mluvil o místech pro invalidy na sídlištích, nikoliv u obchodních center. Tam je to dáno zase příslušnými předpisy, kolik na počet míst musí být invalidů. To jsou dvě úplně nesrovnatelné věci. Já jsem mluvil o místech na sídlišti a myslím si, že jste mi všichni až na jednoho pana poslance v této Sněmovně porozuměli. Děkuji. Prosím, pane kolego, máte slovo. Dobrý večer, děkuji. Já pana kolegu Kováčika nezklamu, budu krátký. Nemá smysl to opravdu prodlužovat. Já jsem tady toho hodně řekl minule. Ale musím něco uvést na pravou míru. Takže za prvé. Takže tam, kde jsou místa registrována na konkrétní auto na invalidy, tak na to se to nedá vůbec aplikovat.

To je fakt.

Pojďme v druhém kole navrhnout to, že botičku je možné dát poslancům. Já jsem klidně pro.

Plaťme, ale máme mít možnost všichni zaparkovat. Když rezident odjede a potřebujete zaparkovat někde u nádraží, tak všude v Itálii, ve Francii, všude zaparkujete. Zákaz zastavení, překážka silničního provozu. Prosím, ano. A to se zase neměnilo tím dodatkem. Takže nešlo mi primárně vůbec o poslaneckou imunitu, na to zapomeňte. Pravda je ta, že se to na začátku tím mým dopisem narodilo a že mi holt ti lidé ty příběhy poslali, to je fakt. Děkuji panu kolegu Humlovi. Já jsem poslanec Moravskoslezského kraje a nechci řešit změnu zákona kvůli Praze. Fakt ne!

No to tedy nemůžeme!

Co to je za řešení?

Podle mne mířil, taky jste nám to všem psal.

To je všechno. Děkuji za dodržení času, pane předsedo. Vzdává se té faktické poznámky. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Má zájem pan ministr o závěrečné slovo? Pan senátor? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také ne. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.